Pan předseda Okamura...

Kdo je proti? Hlasování číslo 14, přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 24, proti 88.

Kdo je proti? Hlasování číslo 15, přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 17, proti 87. Návrh byl zamítnut. Pan předseda Radim Fiala navrhuje nový bod Lidé se propadají do chudoby kvůli vládě Petra Fialy.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Hlasování číslo 18, přihlášeno 166 poslanců a poslankyň, pro 74, proti 80. Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Kdo je proti? Hlasování číslo 20, přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 75, proti 49. Návrh byl zamítnut. Pan předseda Okamura k hlasování. Prosím.